Jedna se zaměřila na zdravotnické záchranné služby ve všech krajích České republiky, takže tam bylo provedeno celkem 15 kontrol, z toho 13 u příspěvkových organizací a dvě u soukromých subjektů, a také další mimořádná akce zmapovala i zdravotnická zařízení. Zase to bylo 15 provedených kontrol a tam bylo v deseti případech z 15 zjištěno porušení předpisů. Pět kontrol bylo bez závad.

Celkem pouze v šesti případech byl uložen finanční postih v celkové výši 130 tisíc korun. Mezi nejčastějšími nedostatky bylo překročení délky směny, výkon stejně druhově vymezené práce v dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele, neposkytnutí nepřetržitého odpočinku v týdnu, nedodržení povinností u další dohodnuté práce přesčas, nevedení průkazné evidence odpracované pracovní doby, překročení limitů celkové práce přesčas v průměru týdnů, nedodržení odpočinku mezi směnami. Každý jednotlivý nedostatek, který jsem četla, tak byl třeba porušen v šesti případech, v pěti případech, ve třech případech z kontrolovaných. Děkuji za pozornost. Já děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď. To prostě není vůbec pravda. Pokud porušujeme evropskou směrnici, zákoník práce, nemůže nikdo vykládat, že zdravotnictví je v pořádku.

Já děkuji.

Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Ondráček, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra vnitra Chovance. Hezké odpoledne, paní předsedající.

Nyní bude muset cizinecká policie rozhodnout, zda uprchlíky vrátí zpět na Slovensko, což je země, odkud přijeli, nebo zda skončí v azylovém zařízení.

Vzhledem ke složité mezinárodní situaci, a to nejen v Sýrii, ale i v dalších zemích všude po světě, lze očekávat, že uprchlíků bude přibývat. Odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatřeních vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR se zabývá v rámci Policie České republiky služba cizinecké policie. Ale právě ta byla v rámci neustálých reorganizací a snižování počtu příslušníků v posledních letech nejvíce zdecimována. Otázkou tedy je, zda je tato služba v současné době připravena a schopna čelit možnému přílivu nelegálních uprchlíků. Vzhledem k tomu, že policie dnes veřejně hovoří o náboru cca čtyř tisíc nových příslušníků, tak kladu i druhou otázku: zda se uvažuje o posílení početních stavů právě u cizinecké policie. Děkuji vám za vaši odpověď.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Na svých stránkách uvádí Frank Bold mezi dárci jak Ministerstvo životního prostředí, tak Státní fond životního prostředí.

Děkuji za přednesení interpelace a poprosím pana ministra o odpověď.

Z operačního programu Životní prostředí žádala společnost Ekologický právní servis projekt v roce 2010, který ale nebyl schválen k financování. Týkal se environmentálního vzdělávání, zlepšení materiálně technického vybavení poradny.

Ze Státního fondu životního prostředí to byl pouze jeden projekt, který byl v roce 2012 a opět už byl ukončen.